Děkuji. Já s velkým respektem k panu poslanci Bendovi chci odpovědět na jeho otázku, ale mám pocit, že to nečetl, protože on tady vznesl dotaz, co se stane, když se obec připojí, co se stane, když se obce sloučí.

Na jedné stránce všechny odpovědi na vaše dotazy. Nyní přečtu omluvu.

Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj? Nemáte zájem o závěrečná slova.

Jako první budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Pakliže tento návrh neprojde, tak budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Já vás všechny odhlásím na žádost z pléna.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Návrh byl zamítnut. Další hlasování. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Přistoupíme k hlasování.

Návrh byl přijat.

Prosím. Děkuji.

Takže teď budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o přikázání komisi pro Ústavu.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hlasoval jsem pro a bohužel na sjetině mám zdržel se.